A já jenom vyzývám k tomu, abychom se o tom bavili napříč politickým spektrem. A nezlobte se na mě, já nejsem přesvědčen o tom, že je v pořádku, že tu nejsou klíčoví představitelé vlády. Není to v pořádku. Já si nemyslím jako někteří kolegové, že oni vědí, jak to je a co chtějí prosazovat. Nevědí to! Mluví ve frázích. A když se na výboru pro evropské záležitosti pana premiéra ptám, co vlastně tam bude hájit, když jede na summit, tak on to vlastně neví. Ale to mně nestačí. My musíme vědět, co jsou české zájmy.

Děkuji. Já se jen chci ohradit proti tomu, co zde řekla paní poslankyně Hnyková, že pan premiér si stejně vždy udělá, co bude chtít, bez ohledu na postoj Poslanecké sněmovny. Tady z toho mikrofonu, od tohoto místa to zaznělo už v minulosti opakovaně, ale skutečně nelžeme! Podívejme se na znění usnesení Poslanecké sněmovny a na datum, kdy bylo přijato, a podívejme se na postoj pana premiéra v konkrétní věci, a kdy se tak vyjadřoval. A zjistíte, že tam žádný rozpor není. Děkuji panu předsedovi za dodržení času k faktické poznámce.

Omlouvám se, pane ministře, ještě jsem zapomněl na faktickou poznámku zpravodaje. To bych nerad učinil. Děkuji. Velmi rychlá vaším prostřednictvím na pana předsedu poslaneckého klubu Sklenáka. Zeptám se tedy, pane předsedo: Když zde Poslanecká sněmovna odhlasovala usnesení, že odmítá bezvízový styk s Tureckem, co vzkázal pan premiér? Že se nebude řídit usnesením Poslanecké sněmovny! To je realita. Neříkejte od tohoto pultu věci, které nejsou pravda. Tohle je lež, to, co jste tady před malou chvílí řekl! Je to pravda!

Mluvil o tom pan předseda Petr Fiala. Mám to tady s sebou.

Je to jasný materiál, ke kterému se dá diskutovat. Názvy těch kapitol: Evropská unie šance, kterou musíme lépe uchopit. Flexibilní integrace. Obnovení rovnováhy. Co chceme zachovat? A jsou tam samozřejmě také naše návrhy, náš plán reforem.

Takže zopakuji, co tady říkáme minimálně rok, že budeme v Evropě jenom tak silní, jak budeme doma jednotní. Pokud ne, tak veďme kritickou debatu nad tímto materiálem. Říkám, přivítáme i kritickou, ale i podrobnou debatu, že jenom neříkáme, že je něco špatně.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já jen tolik, že trvám na svých slovech, a myslím si, že nemá cenu to řešit takto z tohoto místa. Děkuji.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji.

Nevím, kdo mu dal právo označovat ministry za zbytečné a nezbytečné. Mně to připomíná zkušenost, kterou jsem udělal někdy před 30 lety, kdy mě shodou okolností rovněž jeden z členů komunistické strany zařadil mezi takzvané bývalé lidi.

A co se týká diskuze samé. Jsem velmi rád, že zde vedeme tuto diskuzi o Bílé knize, a děkuji paní eurokomisařce za to, že zde představila ty základní teze. Bílá kniha nastiňuje několik základních cest. Je tam pět principů a je třeba říci, že to není konec, ale naopak začátek diskuze.

Anebo si řeknou: pojďme sčítat naše schopnosti a energii a tu střechu opravme. A já se hlásím k této tezi, k této politice, abychom dokázali skutečně jako jedni z odpovědných obyvatel tohoto společného domu se podílet na opravě střechy a aby byla stále pevnější a lepší. A to je jedině tehdy možné, budemeli plnohodnotnými a aktivními členy. Děkuji za pozornost.

Děkuji. Přijímám výzvu a dávám mu možnost zvolit si zbraně. Ale já si myslím, že v této chvíli je trochu jiná tematika. Tady zaznělo od pana kolegy Ženíška, že už je to vlastně všechno definováno.

Ono je to možná definováno, ale z mého pohledu je ta definice, jestli to má být opravdu definice toho, co říká Francie a Německo, tak si myslím, že to je definice špatná, protože to, co se událo v posledních letech, tak si myslím, že si ještě velmi dobře všichni pamatujeme, a je to bohužel i důsledek brexitu. Alespoň z mého pohledu.

Jestliže se budeme bavit a pak se zase budeme bavit o tom, o čem jsme se bavili, a takhle to půjde dál a dál a dál, tak to všechno prostě uteče.